To není zlomyslnost Poslanecké sněmovny a už vůbec ne opozice. Takže věřím, že to podpoří i vládní poslanci, není to od opozičních schválnost. Chceme znát stanovisko ministra a ministerstva, bohužel se ho nedozvíme, pokud začneme projednávat ihned. Děkuji, eviduji váš návrh. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 107, přihlášeno 167 přítomných, pro 157. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.